Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Bylo a je nutné si přiznat, že délka i okolnosti stavebního řízení v České republice jsou dosud naprosto nepřijatelné, neúnosné a nebojím se říci i ostudné. Ano, rozumím vám, pane poslanče. Vážené kolegyně, kolegové, prosím, abyste se utišili, a řečník mohl v klidu vystupovat.

Pro srovnání, v Dánsku nám k vyřízení stavebního povolení stačí 64 dní, v rámci Evropy, a nejen Evropy, je na tom naše republika prostě špatně, což je problém, o kterém se diskutuje, a bohužel pouze diskutuje, již příliš dlouho. Ihned po schválení nového stavebního zákona se samozřejmě objevily hlasy, zejména z nynější vládnoucí koalice, které tvrdily, že ani nový stavební zákon stavební řízení nijak neurychlí, což ovšem není pravda. Zejména nahrazení všech povolovacích procesů včetně dvoufázového územního rozhodnutí a následného stavebního povolení jediným řízením o stavebním záměru je naprosto jednoznačná časová úspora, nemluvě o příkladech z praxe, kdy se stávalo, že bylo jedno z povolení napadeno, a než bylo ve věci rozhodnuto, přestalo platit povolení z jiného povolovacího procesu. Stavebník byl pak opět na samém začátku tohoto, když to malinko přeženu, krysího závodu a bylo nutné si všechna povolení opět vyběhat znovu. Nově též nemůže dojít k průtahům v řízení z důvodu nečinnosti úřadu, neboť samotné nevydání rozhodnutí ve lhůtě automaticky znamená schválení takového řízení.

Takže tvrzení, že to žádný čas neuspoří, je samozřejmě lživé. Proto, když se všichni zde shodujeme na tom, že dosavadní realita stavebních řízení je prostě tristní, nedává mi smysl novelou navrhované odložení účinnosti nového stavebního zákona o další rok. Na jednu stranu před volbami i nynější vládní koalice deklarovala nutnost zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, na druhou stranu je realita opět někde jinde. To je prostě úplně špatně. Dosavadní faktické podřazení stavebních úřadů pod samosprávy často prakticky znemožňuje nestranný a nezávislý povolovací proces, když se dostáváme do takových situací, že úředníci povolují záměr obce nebo kraje, které jsou ovšem zároveň jejich zaměstnavateli. Tím jsou pochopitelně ve střetu zájmů. Připadá vám potom takové rozhodování jednoznačně nezávislé? Samosprávy přitom mají jednoznačný vliv na výstavbu ve svém území, neboť vydávají územní a regulační plány. Vládě, jak se zdá, toto nestačí a lpí na ponechání stavebních úřadů na radnicích, které tak mají určitou kontrolu nad tím, jak se rozhoduje o konkrétních stavbách v jednotlivých stavebních řízeních. Jen bych chtěl podotknout, že právně je takováto neformální kontrola pochopitelně nezákonná.

Nedostatek nezávislosti stavebních úřadů, roztříštěnost předpisů, složitost stavebního řízení, to všechno jsou problémy, které je třeba řešit ihned. A já říkám, že i včera už bylo pozdě, a proto vládou navrhovanou novelu stavebního zákona samozřejmě nemohu podpořit a také nepodpořím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla zareagovat na svého předřečníka. On ve své podstatě tak, jak tady mluvil, tak to vypadalo jako ta předkládaná novela, která nám je zde předkládána, že vlastně je nějaká spásná, že něco řeší. Ale ona nic neřeší, ona pouze odkládá. To, co by mělo v uvozovkách přijít, to teprve přijde, a já bych teď tady chtěla ještě využít té své faktické poznámky a chtěla bych se zeptat pana ministra Bartoše, prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji, to byla faktická poznámka.

Je třeba jenom připomenout to, že jsme chtěli, aby to bylo rychlé, aby zde byl jeden úřad, aby zde bylo jedno razítko, aby zde byla jedna žádost. Chtěli jsme, aby vše bylo rychlé, aby vše bylo jednoduché, aby se ukončily různé přístupy různých úřadů, abychom uspořili a aby byl konečně konec nezastupitelnosti.

Ale potom je třeba říct, že nese veškerou a plnou odpovědnost za to, když cokoliv nebude fungovat, tak jako my jsme nesli odpovědnost za to, že kdyby náš zákon, který jsme náročně připravovali, nefungoval.

Já bych rozuměl možná i tomu, kdyby Sněmovna řekla: Ano, my to vidíme úplně jinak, pojďme se domluvit na tom, kde uděláme určité změny, a pojďme tedy udělat ten zákon v nějakém kompromisu. Nemusí se mi to líbit, ale musím respektovat nějaká pravidla, která jsou, a sto osmička je jasná. To, co děláme dneska, to znamená, že napůl něco odkládáme a něco současně necháváme. To způsobí takový zmatek, za který opravdu nevím, kdo ve finále ponese odpovědnost. Ponese za něj odpovědnost ten, kdo si ho odhlasoval. Je to paskvil, to, co dneska děláme. Co se bude dít dneska v dopravě?

Pomíjím to, že se zde ignoruje celá řada dalších zákonů, které na to byly navázány, ale to, že zde pojedeme po dvou kolejích, si vůbec nedovedu představit, jak ve finále bude vypadat. A nedělejme si iluze, že se to v následujících týdnech nebo měsících všechno otočí a že se to za pochodu všechno doupraví.